V tuto chvíli vy jste jednoduše zahltili úřady práce a zpožďují se dávky, které mají souvislosti s tím, že jsou lidem rušeny nájemní smlouvy v bytech, protože se nestíhá vyplácet třeba příspěvek na bydlení, kdy chodí České správě sociálního zabezpečení díky ní, když pozdě ona vypočítává starobní důchody, důchodcům chodí výměry na doplatek u zdravotních pojišťoven.

A tak bychom mohli pokračovat dál a dál.

Vy, kteří děláte špatnou politiku ekonomickou, proinflační, bohužel proti občanům České republiky. Prosím, máte slovo.

Pan ministr napřed mlžil, že to nestálo tolik peněz, dokonce snad není ani jedna ta instalace, měly být původně tři, potom jsme se po nějakém čase dozvěděli, kolik to tedy stálo.

Já se domnívám, že pan ministr vnitra se vám trošičku vymkl z ruky.

Děkuji za slovo, já budu velice rychlá.

Prosím, máte slovo. Zásluha vaší vlády na tom, jaký k nám proudí plyn, je čistá nula. Za prvé kontrakty uzavírají z drtivé většiny komerční společnosti, protože víte, že vše bylo zprivatizováno už před dvaceti lety to není vaše chyba, ani naše ne.

Můžeme se bavit o tom, jestli by tam byl podíl třeba 50, 70, 80 %.

Ještě jednou, tato země nemá vliv na to, který plyn k nám bude proudit. To jsou dvě úplně odlišné věci.

Je docela úsměvné, jak proruští politici jako Karel Havlíček

To je třeba říci. To znamená, vy si něco objednáte, a vůbec nevíte, co dostanete. To je interpretace Karla Havlíčka. On tomu možná věří, ale tak to prostě není.

Pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, zkuste se podívat na články, které se týkají úřadů práce za vaší vlády. Já jsem během dvou sekund nalistoval například jeden, který je z října roku 2020, kde se píše, že se má zabránit kolapsu úřadů práce kvůli vyplácení dávek v koronaviru, u kterých se posuzuje nárok každého čtvrt roku. Úřadům práce v polovině října chyběla zhruba desetina zaměstnanců, na úřadech práce byly velké problémy, mají vyplácet šestnáct druhů sociálních dávek. Generální ředitel Úřadu práce Viktor Najmon apeloval na občany, aby zvážili osobní návštěvu Úřadu práce. Tak bych mohl pokračovat.